Naopak co podle mého názoru a to již tady také zaznělo není úplně ideálně řešeno, je oblast územního plánování, která si jistě zaslouží další debatu, a myslím si, že by měla směřovat k tomu, aby byla do budoucna v samostatné působnosti, i když je třeba poznamenat, že i souhrnný pozměňovací návrh přináší zachování zkrácení pořizování územních plánů, což doposud stavební zákon nový v sobě nezahrnoval. Dále bych jako člen hospodářského výboru a dopravního podvýboru rád přivítal vznik Dopravního a energetického stavebního úřadu, který podle mého názoru povede k urychlení povolání dopravních a energetických staveb, jelikož opět nám zůstanou personálně na jednotlivých ministerstvech zachováni odborníci, kteří budou jednak řešit odvolání k těmto stavbám, jednak ty nejdůležitější stavby budou moci sami povolovat.

Tato problematika teď byla velmi diskutována, všichni jsme obdrželi mnoho mailů s tím, že tato oblast není dostatečně řešena.

Účast veřejnosti bude zajištěna jak ve správních řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny, tak nově v řízeních o povolení záměru podle stavebního zákona na základě JES. Jsem přesvědčen, že tím bude zajištěna dostatečná účast veřejnosti i ekologických spolků. Myslím si, že pozměňovací návrhy, které vznikly napříč opozicí, jsou správné, a proto jsem je za TOP 09 všechny podpořil, podepsal a věřím, že budou touto Sněmovnou přijaty. Myslím si, že skoro každého občana se tento zákon dotkne, proto je dohoda velmi důležitá.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Už tady přednesl pozměňovací návrh pan kolega Berki, který se týkal Liberce a Plzně.

Chci jenom zdůraznit, že já jako poslanec i kolegové experti v této oblasti souhlasíme s tím, aby byly zavedeny jednotné standardy územněplánovací dokumentace.

Kdo by to chtěl udělat dříve, samozřejmě může.

Také děkuji panu poslanci z Plzeňského kraje za vystoupení. A nyní paní předsedkyně s přednostním právem. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Tím okamžikem bychom skončili bez ohledu na to, jestli už bude po 19. hodině. Děkuji. Čili bod 84 včetně by byl koncem našeho jednání a hlasovat budeme jednání a hlasování po 19. hodině.

To si myslím, že je tady vůle to doprojednat.

Aby každý věděl, o čem budeme hlasovat: nyní budeme hlasovat o návrhu na jednání a hlasování po 19. hodině.